Prodlouží jim dobu účasti na důchodovém pojištění, po které lze odejít do předčasného důchodu, z 35 na 40 let. Zpřísní koeficient trvalého krácení předčasného důchodu. Navrhuje úplný zákaz valorizací zásluhově, tedy té výrazně vyšší složky předčasného důchodu, to je amorální až protiústavní.

Mimořádné valorizace důchodů v případě růstu inflace takzvaného důchodcovského spotřebního koše nad 5 % ve sledovaném období má nahradit jakýsi dočasný sociální příspěvek, sociální dávka nazvaná přídavek důchodu vyplácený jen po omezenou dobu několika, tří až šesti, měsíců do příštího řádného zvýšení penzí. Tento přídavek by se navíc nestal, na rozdíl od současné mimořádné valorizace, trvalou a pevnou součástí výměru důchodu, což významně a trvale sníží důchody všem jejich příjemcům. Vláda tento přídavek přirovnává, co se týče jeho průměrné nominální výše, k podobě letošní krácené červnové mimořádné valorizace důchodů, kterou řeší Ústavní soud.

Tato bezdůvodná a asociální změna nevratně poškodí statisíce příjemců důchodu a povede do takzvané příjmové chudoby, a to je pro nás nepřípustné.

Takže i prokazatelně v tom mezinárodním srovnání je Fialova vláda nejhorší.

Vláda má bojovat s příčinami inflace, s narůstajícím deficitem veřejných rozpočtů, proti astronomicky vysokým cenám energií, potravin a bydlení, a nikoliv proti seniorům a jejich životní a existenční úrovni. Oni deficit veřejných financí ani v evropském měřítku rekordní inflaci nezavinili.

A může být vyrovnaný nebo přebytkový zase.

Je to jen a jen vizitka činnosti konkrétní vlády, tedy především současné Fialovy vlády.

Co se týče vládního návrhu na zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu, je pro nás nemyslitelné jej v předložené podobě jakkoliv podpořit a sdělili jsme to i ministru Jurečkovi při vzájemných jednáních zejména proto, že možnost odchodu do předčasného důchodu ztěžuje příliš a naprosto nepřiměřeně, čímž si činí pro široké skupiny občanů napříště prakticky nevyužitelnou.

K tomu ovšem stačí jedna jediná jednoduchá úprava jejich přepočtu.

Je tomu naopak proto, že ze zdravotních důvodů již pracovat nemohou a nebo o práci přišli a novou nemůžou zejména v některých regionech nalézt, protože lidé v těsně předdůchodovém věku jsou podle řady analýz na pracovním trhu v nejtěžší pozici.